A tady někdo tvrdil vždycky, jak jsme bezpečná země.

Takže to přece není pravda!

Taková drobnost, a ono to překvapivě takto nefunguje. To znamená, bylo by přece...

To jsou ty fondy.

Takže my chceme, aby to bylo transparentní. Také, co mám informace, jsou financováni ze zahraničí. A oni tady chtějí...

To je úplně neuvěřitelné v kontextu zdražování, co se tady děje.

To je také úplně tedy neuvěřitelná neschopnost a úplně neuvěřitelná záležitost!

A dále chceme pomoci živnostníkům. Tady to má na starosti...

My chceme podporovat živnostníky.

Je to vlastně...

Tady o to téma není vůbec zájem, a přitom si myslím, že by to bylo dobré téma.

I nepřizpůsobivým. To je to slibované řešení?